Děkuji za slovo.

Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o zařazení nového bodu do programu, a to na čtvrtek 25. po písemných interpelacích.

Zaměstnanci jsou v nejistotě, nevědí, co se děje, nevědí, jaký bude postup české vlády vůči tomu, že nový nabyvatel, který má z nucení orgánů Evropské unie tuto huť získat, se dostává do pozice slabšího hráče. Ty kroky činí jak vůči energetickému podniku, který zůstává nadále ve vlastnictví a je generálním dodavatelem energií do těchto hutí, tak i například emisními povolenkami, které má huť do roku 2020 a nejsou součástí tohoto prodeje. Těch dalších otázek, které zaznívají, je velice hodně.

Já si myslím, že ostravští občané si zaslouží, aby věděli, co bude s jejich hutním podnikem, který je jeden z největších zaměstnavatelů Moravskoslezského kraje. Po písemných interpelacích. Poprosím vás, pane poslanče, abyste zůstal, vy jste měl dvě ty přihlášky.

Omlouvám se. Mám ještě jeden bod k zařazení. Dovolte mi, abych vás požádal o zařazení na dnešek na 18. hodinu informativní zprávu pana ministra zdravotnictví o stavu ve Fakultní nemocnici Ostrava, doplněnou o informativní zprávu Ministerstva školství o lékařské fakultě v Ostravě.

Bohužel tato situace, která by měla být personálně řešena, a pan ministr v pátek byl v Ostravě, jednal jak s hejtmanem, tak s primátorem města, jednal i s lékaři, tak jsem očekával, že pan ministr v pondělí už vystoupí s řešením tohoto problému, protože tento problém, to není problém aktuálního týdne, čtrnácti dnů, dokonce ani ne tří měsíců. To je problém skoro roku, kdy od února tohoto roku se tento problém eskaluje a neustále hromadí před sebou, aniž by došlo k nějakému řešení. Tato situace je samozřejmě nemilá. Došlo k tomu rozhodnutím soudu ohledně neplatnosti výpovědi. Známe tu situaci, víme, že už jsme ji zažili. Přesto neřešení tohoto problému a odkládání způsobuje docela závažné problémy nejenom ve městě Ostravě, ale v celém regionu, který dle mého názoru si zaslouží tuto lékařskou fakultu a dlouhodobě o ni usiloval. Nedokážu si představit, kdyby kapacity zajišťující výuku na této fakultě, zajišťující provoz této fakulty byly vyřazeny z toho provozu, popřípadě bychom měli problém se získáním a udržením akreditace na této vysoké škole. A já jsem očekával od pana ministra včera, že v rámci té návštěvy v Moravskoslezském kraji jasně řekne své stanovisko, svolá tiskovou konferenci a bude informovat, jak chce ze své pozice tuto situaci řešit. Bohužel, nenastalo se tak. Proto vás žádám, abyste tento bod zařadili na dnešek na 18. hodinu, aby nám tuto informativní zprávu pan ministr řekl.

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, k tomu návrhu. Já nevím, jestli je nutné řešit na půdě Poslanecké sněmovny jednu z patnácti fakultních nemocnic, ale budiž.

Já to samozřejmě řeším. Ale ubezpečuji vás, že v tomto týdnu ta situace bude dořešena. A samozřejmě mohu o tom informovat Sněmovnu.

Je to vše, co se týče písemných přihlášek k pořadu schůze. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze v tuto chvíli. Jestliže tomu tak není, tak přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích.

Nejprve se vypořádáme s návrhy z grémia.

Vyberte. Je pravda, že tuto otázku jsme nějakým způsobem diskutovali už na grémiu.

Protože aspoň trochu si usnadněme práci.